Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tuto dotaci poskytla regionální rada Severovýchod. Společnost v rámci žádosti o poskytnutí dotace uvedla, že je středním podnikem.

Tak to bylo tehdy posouzeno. Já konstatuji fakta, která jsou nám známa. V důsledku toho Ministerstvo financí platební výměr na odvod a řízení zastavilo. Ta je jmenovaná, posuzuje to, to je tým odborníků, expertů. Nebo respektive stejnou, ale složenou z jiných lidí. Předpokládám, že skutečně nešlo o ojedinělý pohled komise, ale konzistentní rozhodovací praxi.

Následně odvolací finanční ředitelství vyměřilo odvod za porušení rozpočtové kázně regionální radě, to ale odmítl Nejvyšší správní soud, který potvrdil zrušení odvodu, který byl radě vyměřen.

K porušení rozpočtové kázně zpravidla dochází v důsledku chybného postupu příjemce dotace, nebo naopak nevykonáním povinnosti stanovené smlouvou o poskytnutí dotace. Čili jednalo se o docela složitý právní spor o to, kdo je tím, kdo porušil rozpočtová pravidla.

Děkuji.

Děkuji za odpověď. Ovšem z té odpovědi mi tedy není úplně jasné, jak to tedy soud řekl, že pochybil ten žadatel, ten neuvedl správné údaje.

Čili zaplatili deset milionů daňoví poplatníci? Rozumím tomu správně? To se nedá takto říct. Každý ten program vždy má těch projektů více.

Byl to velice složitý spor.

Děkuji. A nyní prosím pana poslance Kaňkovského, který bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci krize interních oddělení v České republice. Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo. Milé kolegyně, kolegové, vážený nepřítomný pane ministře.

Ve zmíněném dopise byla celá řada faktů, které dokládají, jak složitá situace v interní medicíně u nás je.